Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?